A to pak úplně nekoresponduje s tím, co jste říkal.

Rozumím tomu, že to nemůže být přesné číslo, ale nějaký cíl by nová vláda mít měla.

Tak já myslím, že je třeba se bavit o tom, jaké máme cíle.

My jsme celý rok slýchali, jak katastroficky čerpá Česká republika evropské peníze. A pak slyšíme, že rozpočet vypadal lépe, než je, protože přišlo víc peněz, než se očekávalo.

Tři roky poté, co ty peníze byly, nejsme schopni tu stavbu zahájit, protože nemáme řádně vysoutěženo.

Myslíme si, že by to zkrátilo.

Ale zase ten ÚOHS musí rozhodnout rychle a říci, bylo to špatně, potrestat viníky a nechat vypsat soutěž novou, ne aby rozhodoval rok, dva nebo tři, protože pak ty peníze zbytečně leží, jsou alokovány a akce se nerealizují. Děkuji. Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zase jsem nebyl pochopen, nebo jsem byl špatně interpretován. Omlouvám se, je všeobecně známo, že mluvím blbě.

Samozřejmě, toto je jako priorita.

A samozřejmě tu máme zákon o veřejných zakázkách, který je velkým problémem.